Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl návrh novely zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Cílem tohoto návrhu je upravit stávající systém přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Návrh vychází z programového prohlášení vlády, v němž vláda deklarovala záměr zavést spravedlivý model přerozdělení pojistného, který zohlední skutečné výdaje zdravotních pojišťoven na léčbu nákladných diagnóz. Podle návrhu by se pojistné mezi zdravotní pojišťovny přerozdělovalo nejen podle skladby věku a pohlaví pojištěnců dané pojišťovny jako dosud, ale také podle toho, kolik má zdravotní pojišťovna pojištěnců trpících chronickými nemocemi, které jsou spojeny s vyšší spotřebou léčivých přípravků, a tedy s vyššími náklady zdravotní pojišťovny na jejich léčbu.

Tento návrh nezmění celkový objem finančních prostředků v systému veřejného zdravotního pojištění. Dopady návrhu na zdravotní pojišťovny jsme pečlivě vyhodnotili na základě dat z minulých let. Při samotném zavádění nového modelu přerozdělování se neočekávají vyšší dopady na příjmy zdravotních pojišťoven než maximálně v řádu stovek milionů ročně. Změny v příjmech zdravotních pojišťoven budou provedeny citlivě a fungování zdravotních pojišťoven nebude nějak ohroženo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, věřím, že tento návrh v dalším legislativním procesu podpoříte. Děkuji za pozornost.

Prosím, pane zpravodaji.

Já bych řekl za prvé, že cílem návrhu zákona je upravit stávající systém přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Musíme si to umět představit tak, že v současnosti se pojistné přerozděluje pouze podle věku a pohlaví. Jiná kritéria nejsou.

Dopad na státní rozpočet je vyčíslen asi na 900 tisíc korun ročně, protože by to znamenalo zavést na Ministerstvu zdravotnictví dva nové pracovníky. Dopady na rozpočty zdravotních pojišťoven v závislosti na struktuře a nemocnosti pojistného kmene pojišťoven budou změny na příjmové stránce jednotlivých pojišťoven v řádu stovek milionů korun ročně. To znamená, že některé pojišťovny budou mít o desítky až stovky milionů víc a jiné zase méně.

Díky zohlednění chronických nemocí přerozdělování budou chronicky nemocní pojištěnci pro pojišťovny v průměru finančně neutrální, nikoliv ztrátoví. Zdravotním pojišťovnám se už nebude tolik vyplácet upřednostňování zdravých pojištěnců před chronicky nemocnými pacienty. Děkuji za pozornost. Děkuji panu zpravodaji Jaroslavu Krákorovi. Vnímám další přihlášky. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Já bych chtěl polemizovat s vyjádřením pana zpravodaje.

Já nemám nic proti tomu zákonu. Jenom mám několik dotazů.

Číslo na první poslech opravdu vysoké.

Dvě desetiny promile dokonce.